Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Skončila přestávka na poradu klubu KSČM.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Ale musíme postupovat tak, že nejdříve musíme schválit, jestli je taková mimořádná situace, která nastala, že Poslanecká sněmovna souhlasí se změnou programu mimo dobu, po kterou se jedná o programu schůze Poslanecké sněmovny. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Než dám hlasovat o návrhu, který tady předložil pan kolega Černoch, zeptám se Poslanecké sněmovny, jestli poslanci a poslankyně jsou toho názoru, že nastala mimořádná situace, za které změníme program Poslanecké sněmovny mimo dobu, po kterou se o programu jedná.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Budeme tedy jednat o návrhu na změnu programu schůze a žádám pana poslance Černocha, aby specifikoval svůj návrh, o který bod programu schůze jde, protože většina bodů programu byla vyřazena, znamená to, že můžeme pouze zařadit bod na probíhající schůzi, pokud se proti tomu nepostaví dva poslanecké kluby nebo 20 poslanců. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Děkuji za podporu. Navrhl bych zařadit bod číslo 105, je to novela o církvích. Děkuji. Bod 105 byl původně zařazen ve schůzi Poslanecké sněmovny, byl předtím vyřazen z jednání a navrhujeme tedy znovuzařazení. Prosím, pane poslanče. Já mám k tomu návrhu jenom konkrétní připomínku.

Pane poslanče, jednáme o pořadu schůze. Faktické poznámky mohu těžko připustit.

Všichni jsme s tím souhlasili, že ten bod bude projednán. Ten bod jste vyřadili. O čem by měl ještě jednat? To je zdvořilá otázka: Platí, co jste slíbili minulý týden? Nebo to neplatí? Děkuji. Pokud není žádný jiný návrh o pořadu schůze...